Pane premiére, můžeme si to vykládat jinak než jako pohrdání veřejností? Proč obětujete přehledný a smysluplný systém ve prospěch popularity na sociálních sítích? Máte obrovskou odpovědnost. Vzdejte se sobě vlastního laciného populismu alespoň v těchto týdnech, kdy jde o hodně.

Děkuji. A slovo má pan premiér.

Nevím, kde jste na to přišla, proč bych já tady měl včera být. Každý den. Teď ještě dřív než normálně, protože to první hlášení od Duška chodí už ve čtyři ráno. Takže já nevím vlastně, já jsem nepochopil, co tady vlastně říkáte.

Protože ano, může někdo říkat: Proč jste neudělali tohle?

Epidemiologické, klinické a laboratorní. A já myslím, že všichni dělají maximum, a dělají to od ledna. Od ledna. A objevili jsme tuto profesi, která nebyla vůbec jako populární.

Tak já vám to vysvětlím. Kontrolovalo se usnesení plnění úkolů, které Poslanecká sněmovna dala vládě. Tak si uvědomte, že jste odpovědný Poslanecké sněmovně, a nikoli sociálním médiím. A za druhé, řekl jste, že nejhorší, co mohlo potkat krajské volby, je covid.

Váš čas, paní poslankyně. Děkuji. Slovo má předseda vlády.

Děkuji. Děkuji za slovo. Já chci interpelovat ve věci, která je teď samozřejmě nejdůležitější, a to explodující počet případů koronaviru. Máme 2 000 nových případů denně, které detekujeme, což znamená, že ve skutečnosti jich může být až třeba 7 000. Dnes na tiskové konferenci Ministerstvo zdravotnictví představilo model, podle kterého může být nakaženo až 3,6 milionu lidí, což znamená, že spousta lidí zejména staršího věku je v ohrožení. Když jsme vás v červnu upozorňovali, že je potřeba se připravit na druhou vlnu a že je potřeba zvýšit testovací kapacitu na 30 000 testů, tak jste to označil za strašení a prohlásil jste, že speciální plán není potřeba. A pan Vojtěch včera, když jsme kontrolovali plnění tohoto usnesení, tak řekl, že budou reagovat. Nicméně epidemie není o tom, že se reaguje, ale o tom, že se předvídá vývoj na základě matematického modelu.